Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, takže poprosím pana poslance. Prosím. Děkuji za odpověď. Jak velkou část plastového odpadu tvoří obaly na jedno použití? A pak, jestli existuje nějaký program ve školách, který by už naučil i ty nejmenší, aby omezili spotřebu plastů. Poprosím pana ministra.

Otázka výchovy jednoznačně. My spolupracujeme i na přípravě osnov třeba v rámci Ministerstva školství. Máme celou řadu edukačních programů, podporujeme celou řadu organizací, které právě ve školách hovoří pardon, už končím o významu recyklace a třídění plastů, takže v té věci děláme spoustu kroků.

Děkuji za slovo. Návrh byl součástí novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Na tyto země se také odvolávala vyjádření Ministerstva zemědělství.

I přesto Ministerstvo zemědělství v prosinci otočilo a vy jste se proti zákazu postavil. Proč tato otočka, pane ministře?

Existují již nějaké konkrétní závěry této skupiny?

Poprosím pana ministra o odpověď.

Prosím, máte slovo.

Výslovně je stanovena povinnost zabránit únikům těchto zvířat.

Proto byla založena pracovní skupina, která připravuje podmínky pro provádění drezury zvířat. Proběhlo již několik jednání této pracovní skupiny. Pracovní skupina v současné době projednává problematiku udělování licencí pro provádění drezury, rozsah licencí a podmínky pro jejich udělení.

Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Poprosím paní poslankyni.

Prosím, pane ministře.